Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde dnes vítám.

Do této chvíle požádali o vydání náhradní karty poslanci: pan poslanec Tejc bude hlasovat s náhradní kartou č. 31, pan předseda Hamáček s náhradní kartou č. 61, pan poslanec Rykala s náhradní kartou č. 6, pan poslanec Okleštěk s náhradní kartou č. 68 a pan poslanec Kalousek s náhradní kartou č. 69. Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Adam Vojtěch od 12 hodin ze zdravotních důvodů, Běhounek Jiří z důvodu zahraniční cesty, Beznoska Adolf zahraniční cesta, Birke Jan bez udání důvodu, Böhnisch Robin bez udání důvodu, Černoch Marek do 10.30 ze zdravotních důvodů, Černý Karel zdravotní důvody, Farský Jan pracovní důvody, Fiala Petr zdravotní důvody, Holík Jaroslav pracovní důvody, Horáček Václav pracovní důvody, Karamazov Simeon osobní důvody, Lobkowicz Jaroslav zdravotní důvody, Luzar Leo zdravotní důvody, Matušovská Květa osobní důvody, paní poslankyně Marková z důvodu zahraniční cesty, Pastuchová Jana zahraniční cesta, Seďa Antonín zahraniční cesta, Sedlář Martin rodinné důvody, Skalický Jiří pracovní důvody, Snopek Václav osobní důvody, Válková Helena pracovní důvody, Vyzula Rostislav zahraniční cesta, Wernerová Markéta pracovní důvody, Zahradník Jan zahraniční cesta.

Požádám vás, abyste se posadili do lavic a ztišili se, protože nyní se budeme zabývat body dle schváleného pořadu schůze. Nyní přistoupíme k projednání bodu 10.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj garančního výboru a rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 418/6, který byl doručen dne 21. října 2015. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Já vás ještě jednou žádám o ztišení, protože míra hluku v sále je skutečně vysoká... Děkuji. Otevírám rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych v rámci rozpravy načetl jeden legislativně technický pozměňující návrh, který by se týkal pouze názvu.

Děkuji.

A další se hlásí řádně s faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Ne, není tomu tak. Mám vás přihlášeného s faktickou poznámkou, takže to ruším. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pan poslanec Pavera. Máte slovo. Dobrý den. Děkuji, pane předsedající.

Já se omlouvám, pane poslanče, ale musím vás opět vyzvat ke ztišení, protože není zde rozumět, co se přednáší. Prosím, pokračujte. Děkuji. Takže děkuji.

Často se stává, že pokud firmy někdy investují více, než je obvyklé, a potřebují investovat do svého provozu více peněz, mohou se dostat samozřejmě do červených čísel. V tom případě se může stát, že celní úřad tuto firmu hodnotí jako ekonomicky nestabilní, což by mohlo být i destabilizující pro firmu, která podniká v oblasti biopaliv. Také může být ekonomická stabilita firmy dejme tomu někým zpochybněna jenom proto, že chce, aby daňový sklad nebo firma, která vyrábí biopaliva, nefungovala na daném trhu. Upozorňuji na to a věřím, že si to uvědomíte a že tento můj pozměňovací návrh podpoříte napříč politickým spektrem.